To však Ministerstvo kultury odmítlo.

A kdo za takové pochybení ponese odpovědnost?

Děkuji. A paní ministryně, prosím, máte pět minut. Děkuji za slovo, pane předsedající.